Takže já bych vás chtěl poprosit, buďte jako ti zemědělci.

A celá republika si klepe na čelo, jakým způsobem tady obstruujete Poslaneckou sněmovnu.

Prosím vás, zamyslete se nad tím, abychom se nemuseli před občany stydět.

Chtěl jste mě rozplakat, pane předsedo, Michálku prostřednictvím paní předsedkyně, že jste jel ze Země živitelky?

Podívejte se, jak mluví jiní politici jiných zemí.

A základním právem každého poslance je navrhovat nové body.

Děkuji, dobrý večer.

Co to je za řeči, že lidé nebudou mít peníze na úhradu energií? Je to lež!

Vy to nevíte? Vy to nevíte?

Těm lidem je tady nastaven sociální systém.

Takže opravdu musím se tady jasně vymezit vůči tomu, jakým způsobem tady lžete. Vláda dělá kroky.

A vy to víte, ale jdete sem jedenáct hodin strašit lidi a ukazujete, jak tato Sněmovna díky této opozici je neefektivní.

Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Radim Fiala, následuje pan předseda Okamura.

Zatím, když my jsme tam byli, tak nám řekli, že to nezvládají, chodí jim faktury, chodí jim doplatky, doúčtování a nezvládají to a zvládat to nebudou, zvlášť když jsou astronomické ceny energií. A další věc je ta, že ta vaše pomoc může fungovat rok maximálně dva a co potom? Takže nelžeme. Když bude mít někdo rodinný domek, tak to úplně tak jasné není. Ale já myslím, že tak jednoduché to není. A víte, kdo nás rozsoudí? Rozsoudí nás ti lidé na ulici za měsíc za dva, za tři a ti vám řeknou, jak to zvládají. Prosím, máte slovo.

Lidi už nechtějí vaši vládu! Já chodím na akce mezi občany. Já ty občany poslouchám a lidé prostě, i ti, co vás volili, tak prostě už jsou taky z toho zoufalí.

To znamená, lidi vás už nechtějí. Prostě už toho mají dost.